Proč tady do tržního prostředí zasahujeme? Jaký to má pro toho spotřebitele, obecně řečeno, význam?

Takže není zde uvedeno, že by mohla nastat opačná situace.

Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Feri, připraví se pan poslanec Skopeček.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale ještě pro vás tady na plénu. Jak se vlastně to ustanovení § 4, které upravuje možnosti a povinnosti stran úschov, vyvíjelo. Ten návrh šel z ministerstva na vládu v následujícím znění.

Kdyby to takhle zůstalo, jsem zcela spokojen, vůbec nevystupuji. Co se ale na jednání vlády stalo?

To není úplně standardní. Co se tam stalo?